Pak je samozřejmě řešení také v lepší práci policie. Já jsem rád, že konečně zaznívá od Nového roku, že bude více policejních aut viditelných na dálnicích, na rychlostních komunikacích.

Ano, porušil zákon.

Proč tam nejsou vidět? A pak je to samozřejmě v posledním bodě efektivní budování rychlostních silnic a dálnic v České republice i obchvatů měst a obcí.

Děkuji za pozornost.

Dobrý den, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Jeden z hlavních mýtů, který tady padl, je to, že tento zákon nevznikl na základě nějakého požadavku kohokoliv.

To byl ten zákon.

Na druhou stranu je třeba uznat, že jsme tranzitní země, že oproti Slovensku to máme daleko komplikovanější.

I tohle byl možná důvod, který mi přináší uspokojení. Ještě jedna faktická poznámka v rozpravě, pana poslance Válka. Velmi děkuji a ve většině věcí prostřednictvím pana předsedajícího s předřečníkem souhlasím. Jen si dovolím drobnou poznámku.

A co mě fascinuje, že žádný kamion za to žádnou pokutu nedostal. To znamená, jak je toto možné, nepřítomný ministře vnitra a neexistující ministře dopravy?

Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan zpravodaj?

Máme návrh na zamítnutí a potom máme návrh na vrácení do druhého čtení.

Rozhodneme o návrzích, které máme procedurálně před sebou. Počet přihlášených se stabilizoval.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kontrola prosím. V tom případě posečkám a jednotlivé kluby zkontrolují, zda elektronický zápis o výsledku hlasování odpovídá úmyslu jednotlivých zákonodárců.

Vážený pane místopředsedo, omlouvám se.

Proto zpochybňuji hlasování. Pro nesoulad mezi elektronickým zápisem o výsledku hlasování a hlasováním poslance budeme hlasovat o tom, zda Sněmovna souhlasí s opakováním hlasování. Tedy námitku proti elektronickému zápisu budeme hlasovat v hlasování číslo 39, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí námitky proti zápisu. Kdo je proti?

Námitka byla přijata. Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu, a to v hlasování číslo 40, které jsem zahájil, a... Dobře, omlouvám se, hlasování číslo 40 prohlašuji za zmatečné. Všechny jsem vás odhlásil a žádám vás o novou registraci.

Ještě počkám, až bude stabilizován počet přihlášených.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Pokud není zájem o kontrolu hlasování, rozhodneme o návrhu na opakování druhého čtení, a to v hlasování číslo 42, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Tím končím projednávání bodu 209.